Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych reagoval opravdu jen na nález Nejvyššího kontrolního úřadu, nikoli na tvrzení nějakých médií, a v nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu se nic o jakémkoli zvýhodňování neříká. Za prvé. A za druhé k té doplňující otázce pana poslance, proč byly hrazeny i výkony, které nebyly zařazeny do seznamu výkonů. Já bych to nenazýval úplně experimentální léčbou, nicméně možná kolegové, kteří znají zdravotnický systém a kteří se v něm orientují, určitě potvrdí, že vždycky je jistý počet výkonů, které než se dostanou do seznamu zdravotnických výkonů, protože jde o poměrně zdlouhavý proces, který posuzuje komise, a medicína kráčí mílovými kroky velmi rychle a stane se, že jsou výkony k dispozici, které pojišťovny, nejenom Česká průmyslová pojišťovna, zkrátka hradí mimo sazebník výkonů na základě předběžné kalkulace. Podobně je to u Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Nicméně zůstane faktem, že určitě budou existovat výkony, které nejprve budou hrazeny na základě těchto kalkulací a pak až na základě seznamu výkonů. Děkuji vám, pane ministře.

Děkuji vám, pane poslanče.

Máte slovo.

Jistě si vzpomene kolega Brabec, jak jsme v předvolební diskusi v televizi toho byli plní, on toho byl plný, že se to musí dostavět co nejrychleji.

Poprosím vás, pane ministře, o odpověď, jak jste s tím pohnul.

Pane předsedající, jak vidíte, nemám žádný podklad s sebou, nicméně tato záležitost je velmi živá, tak to mám ještě v čerstvé paměti.

Na místě jsme si prohlédli, v jakém stavu ten sesuv je, a oba dva jsme, myslím, zkonstatovali ve shodě, že je smutné, že více než devět měsíců po sesuvu nikdo na toto místo nepřijel a nezačal ten problém řešit.

První poznatky jsme měli koncem května, v červnu jsme slíbili, že bude zpracována základní teze a studie, jakým způsobem chceme tento sesuv řešit. Toto jsme všechno dodrželi.

To nemohlo dopadnout jinak. My máme v této chvíli geologický průzkum, máme v této chvíli zpracovaný projekt sanace svahů a první žádost na hejtmana Ústeckého kraje jsme předložili, tuším, někdy v červenci, s tím že jsme požádali o vyhlášení stavu nebezpečí pro to, abychom mohli tento svah začít sanovat. Cílem stavu nebezpečí není to, že bychom chtěli obejít zákon o zadávání veřejných zakázek. Je třeba říct, že místo svahu není v majetku státu a my musíme mít možnost vstoupit na cizí pozemky.

Pan hejtman si od nás vyžádal doplnění, poté co se s původním materiálem nespokojil a konstatoval, že nenastaly žádné významné skutečnosti pro to, aby stav nebezpečí byl vyhlášen. My jsme se dohodli, že do termínu 10. září předložíme doplněný materiál, a učinili jsme tak 8. září, o dva dny dříve. V této chvíli čekáme, jak hejtman Ústeckého kraje naloží s naší žádostí. Máme přislíbeno, že vyjádření by mělo padnout zítra. I kdyby bylo jakékoli a znovu negativní, připravujeme jinou, další, náhradní variantu v souvislosti se stavebním zákonem. Připravili jsme příslušné podání na stavební úřad, abychom mohli neprodleně začít se sanací svahu. Domněnky a hypotézy, že tato sanace by měla stát více než jednu miliardu, se v našem projektu nepotvrdily. Sanace je v podstatě daná do dvou etap, a to je odtěžení zeminy z horní strany svahu, vybudování odvodnění trativodu v otevřeném příkopu a vybudování drenáže, svedení hladiny spodních vod do vodoteče, který je za dálnicí, a následně ve spodní části sesuvu prováděné stabilizace tzv. žebrováním. Nejedná se o žádné vrty, žádné piloty ani žádné stavby, o kterých se dříve spekulovalo v minulosti. Předpokládané náklady na první etapu, tzn. odvodnění a odstranění části sesuvu, se pohybují podle projektanta řádově do 80 milionů, další náklady včetně vybudování zpevňovacích žeber by neměly překročit 300 milionů.

Děkuji vám, pane ministře. Jenom takové shrnutí. Takže nám nezbývá, než se modlit, aby první polistopadový komunistický hejtman dostal rozum, a až bude po volbách, tak aby konal. Měl by konat teď, ale na mě to dělá dojem, že čeká, až bude po komunálních volbách. Děkuji. To bylo konstatování. Pochopil jsem, že to nebyl dotaz, pane poslanče. Nebyl to dotaz. Dobře, děkuji.

Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.